Dále zde zcela absentuje snaha předcházet překrývání a duplicitám podpor již poskytnutých ze strany vlády a té, kterou má tento zákon nově umožnit.

Naší snahou bylo a je nerezignovat na propojení pomoci se skutečnou situací konkrétních podnikatelů a firem a zároveň minimalizovat riziko neoprávněného vylákání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Pouhé konstatování důvodové zprávy, že dopad návrhu zákona na státní rozpočet bude negativní a konkrétní výši lze obtížně predikovat, znamená výsměch jakékoliv snaze Ministerstva financí o zodpovědné plánování výdajů a salda státního rozpočtu, kterého se přitom opozice nezřídka hlasitě dožaduje.

A v neposlední řadě pak k závažným nedostatkům návrhu patří absence řádného nastavení procesního režimu, kdo a jak by vyřizoval žádosti o poskytnutí státní pomoci podle tohoto zákona.

Vzhledem ke všem těmto závažným nedostatkům předkládaného návrhu nepovažuji ani jako právnička, ani jako ministryně financí za vhodné, aby tento návrh dále pokračoval legislativním procesem. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Je těžké přesvědčovat přesvědčené. A já si nemyslím, že tady nejsou nepřesvědčení, že každý už předem ví, jak bude, nebo nebude hlasovat, zda schůzi podpoří, nebo nepodpoří. Ale já bych přesto chtěl říct, proč si myslím, že by bylo dobré tuto schůzi podpořit a projednávat tyto zákony a alespoň některé z nich se pokusit ku prospěchu našich občanů dostat do řádu naší republiky tak, aby platily co nejdříve.

Jsou to většinou lidé velmi odpovědní, kteří chtějí volit. Jsou to lidé, kteří mají zájem se vracet do České republiky a přinášejí sem velké peníze. Je řada umělců, řada sportovců, kteří jsou v zahraničí. Mysleme na všechny ty, kteří reprezentují Českou republiku v zahraničí, na které jsme právem hrdi. Proč jim chceme bránit v tom, aby jednoduchým způsobem mohli volit? Proč aspoň o tom nediskutovat, jak situaci pro tyto lidi zjednodušit? Druhá věc, která je podle mě naprosto jednoznačná a jednoduchá, je návrh kolegy, prostřednictvím pana předsedajícího, Kaňkovského.

My tady řešíme opakovaně problémy spojené s nedostatkem posudkových lékařů a s posudkovou službou.

Proč tomu bránit?

Je otázka, co je lepší, jestli zvyšovat míru entropie, nebo snižovat míru entropie. A to by mělo být něco, co provází všechny naše zákony.

Je to jedna skupina, která tady nemá asi úplně nejsilnější zastání. Jsem z jižní Moravy a musím zmínit vinaře.